Budeme postupovat v ústních interpelacích podle vylosovaného pořadí. Paní poslankyně Maříková stahuje svou interpelaci, budeme tedy začínat interpelací paní poslankyně Kovářové. Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane premiére, v minulém volebním období jsem opakovaně interpelovala ministry průmyslu a obchodu i premiéra Sobotku ve věci evropských peněz na vysokorychlostní internet. Čtrnáct miliard není málo peněz a pro rozvoj venkova jsem je považovala za klíčové. Odpovědi byly dost jednotvárné. Měla jsem z toho dokonce pocit, že moje obavy jsou úplně zbytečné, tak přesvědčiví představitelé vlády, jímž jste byl prvním místopředsedou, byli.

Vypadá to, že 14 miliard na vysokorychlostní internet nevyčerpáme. Mám řadu otázek. Jaký je aktuální předpokládaný osud těchto peněz? A kdo za to nese odpovědnost? Jak to budete řešit? Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a připraví se pan kolega Dolínek. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v rámci Programu rozvoje venkova vznikl dotační titul spolupráce.

Za tři roky byly z titulu spolupráce rozděleny 3 miliardy korun. Nejvyšší možná přidělená podpora jedné společnosti je 75 milionů korun, na kterou dosahují především holdingy a podniky, které mají zástupce v představenstvu Potravinářské komory. Jen v posledním kole na tuto sumu dosáhlo pět podniků.

Tedy rozhodně ne malé či střední firmy, pro které mají být právě tyto dotace určeny. Od Státního zemědělského intervenčního fondu, který vše kolem agrárních dotací administruje, přitom jejich projekt dostal zdaleka nejvíc bodů. Vážený pane premiére, proč z Programu rozvoje venkova, který má pomáhat hlavně malým a středním podnikům na venkově, čerpají miliony na vývoj nových produktů a technologií velké potravinářské firmy, které mnohdy patří k lídrům trhu, a rovněž výrobci průmyslových krmiv?

Necháte prověřit přidělování dotací z tohoto programu?

Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci podílu státu při financování významných dopravních investic na území hlavního města Prahy. Nicméně v Praze kromě toho, že vláda zde ze zákona vykonává svoji práci na svých ministerstvech, na Úřadu vlády jsem tuto vládu neviděl.

V posledních dnech byl dokončen a představen veřejnosti plán udržitelné mobility hlavního města Prahy do roku 2030. Tento plán byl vypracován za dohledu a podle metodiky Ministerstva dopravy.

Pan premiér odpoví v obecné rovině, protože musím dodržovat jednací řád. Dobře, já řeknu jenom poslední otázku.

Děkuji za slovo. Já mám otázky na pana premiéra v demisi týkající se připravovaného zákona o sociálním bydlení a zejména otázky týkající se evidentně nedostatečné mezirezortní spolupráce. Jde o to, jak je zajištěna skutečně hladká a intenzivní spolupráce v přípravě zákona o sociálním bydlení a jaký konkrétně je její průběh.